Samozřejmě podporujeme i žádost Evropské komisi o zveřejnění závěru šetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. A prosím, vyhněme se všem argumentům, že by tím mohly být nějakým způsobem ovlivněny nějaké volby, které se teď blíží.

Seznámen v co nejkratší době. A myslím si, že Evropská komise by v případě schválení tohoto usnesení byla ochotna i toto usnesení reflektovat. Co se týče hrozícího deficitu státního rozpočtu, paní ministryně Schillerová nám několikrát řekla, že oněch 18 miliard korun, které byly vzaty z privatizačního účtu, nebude projídáno, že budou použity koncepčně a že s nimi nebudou látány žádné díry ve státním rozpočtu. Co se teď děje?

V současné době máme nejhorší vývoj schodku státního rozpočtu od roku 2012. Ta situace je alarmující. A je přece v zájmu České republiky, aby ministryně financí předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a snažila se tyto problémy vysvětlit. Má k tomu dneska jedinečnou možnost, pokud její poslanci schválí program dnešní schůze. Dámy a pánové, chtěl bych vás ještě jednou poprosit o to, abyste bez ohledu na svoji stranickou příslušnost umožnili diskusi všem poslancům Poslanecké sněmovny, nejen těm, kteří mají výsadu přednostního práva, protože demokracie je právě na diskusi založena. Ukažte prosím alespoň jednou, že vás názory opozice zajímají, a ukažte to nad tématem, které je věcné, nikoliv politické, nad fakty, které předkládá Nejvyšší kontrolní úřad, a ukažte, že umíte obhájit svoji práci a té přímé konfrontace s argumenty svých politických oponentů se nebojíte. Děkuji za pozornost.

Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura. Po něm pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

Vláda má velké rozpočtové problémy a nedokáže naplnit sliby, které dala občanům.

Pochopitelně jsme upozornili, že se od toho budou odvíjet i další oblasti, včetně inflace atd. Na druhou stranu jsme také nahlas řekli, že víme o tom, že vláda schodek rozpočtu bude snižovat, ale nikoliv škrty, ale nějakými umělými účetními operacemi. Pravda, netušili jsme, jakými. Ale protože je toto standardní trik této vlády, nemuseli jsme dlouho čekat a vida. Neuběhl ani první kvartál a vláda si vypomohla převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Samozřejmě chápeme, že vláda je v těžké situaci.

Nebudu unavovat výčtem chyb rozpočtu a hospodaření vlády, ale jenom připomenu, že samozřejmě umíme ocenit i světélka na konci tunelu. Například to, že pan premiér s paní ministryní financí vzali za svůj náš návrh na paušální daně pro malé živnostníky. V každém případě navzdory vší kritičnosti víme, že výlevy ve Sněmovně na faktické práci vlády nic nezmění.

Nikdo po nás nemůže chtít, abychom jakkoliv podpořili toto prapodivné a zemi škodlivé uskupení. A máme tady další téma, a to zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ, který opakovaně konstatuje jak jednorázová, tak systémová pochybení v hospodaření s veřejnými penězi, a to na všech úrovních a všech myslitelných oblastech. Nejvyšší kontrolní úřad přitom neupozorňuje jen na formální nedostatky v papírech, ale také na neúčelnost vynakládání veřejných peněz i na nedostatečnou vnitřní kontrolu.

A jenom připomínám, že ta zjištění se pohybují v řádu miliard českých korun, které byly podivně či zvláštním způsobem vynakládány a bylo s nimi podivně hospodařeno. I bez mimořádné schůze jsme na toto téma upozorňovali pana premiéra i jednotlivé ministry. Každoročně se tu potýkáme s tím, že Nejvyšší kontrolní úřad něco konstatuje, ale vláda na to kašle. S tím žádná schůze tady ve Sněmovně nic neudělá. A na vině tu není jen vláda nebo ministři a úředníci. Ti prostě dělají, co jim je dovoleno. A jestliže nemám v praxi vymahatelnou osobní odpovědnost, tak chybí nějaký zásadní motiv skutečně si hlídat efektivitu. Naopak víme, že pro většinu partají, co kdy byly ve vládách, se státní správa stala dojnou krávou, z níž cucali jak straníci, tak sponzoři a napojení lobbisté. A to se hodně těžko samozřejmě těm vládním stranám mění.

Ale souhlasíme, že problém je třeba řešit. Řešení ovšem opravdu leží jinde než v této mimořádné schůzi. Je v nastavení systému, který nedovolí plýtvat a rozkrádat veřejné peníze. Je třeba zavést skutečně osobní přímou odpovědnost všech za svěřené majetky a péči řádného hospodáře a tuto povinnost vymáhat. Návrh zákona z pera SPD, který tuto situaci takto řeší, tady ve Sněmovně již rok leží a rok se nemůže posunout dále, protože je posouván ostatními politickými stranami někam, aby neprošel. Pokud si Nejvyšší kontrolní úřad stěžuje, že jeho kontroly vlastně nemají žádný efekt, pak je třeba se bavit o tom, jak tento systém zlepšit. Třeba zákonnou povinností vlády, ministerstva nebo úřadů, negativním výsledkem kontroly se zabývat a vyvodit z něj hmatatelné důsledky.

Také třetí téma tohoto návrhu mimořádné schůze je skutečně velmi zajímavé. Je to střet zájmu politiků v této Sněmovně. Dovolte mi parafrázovat. Byli jsme nuceni se obrátit na jednotlivé komisaře Evropské unie, kteří mají věc v gesci, a začalo šetření. Ohledně střetu zájmu máme české zákony a rozhodování o tom, kdo je ve střetu zájmu je v naší kompetenci. Jít práskat do Bruselu, protože jsem neuspěl doma, je mi lidsky odporné.

Tak to opravdu je trošku nevídaná situace, ale věřím tomu, že to nebylo naschvál . V žádném případě to nebylo naschvál, pane místopředsedo.